A je to vyhodnocení trestné činnosti za rok 2022.

To už se nestihlo.

Já bych opravdu chtěl vyzvat, ať doloží, kolik to stálo.